Funguje to.

Děkuji. Přečtu omluvu. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Kott. Děkuji, pane předsedo.

Takže pan ministr nemá pravdu, když říkal, že to s námi bylo projednáváno. To zaprvé. To není pravda. Ten návrh byl v devadesátce předkládán od samého začátku. Tak se prosím nevymlouvejte pořád na covid. Nemáte pravdu. Co se týče věcného obsahu zákona, předpokládám, že zamítnutí neprojde. Budeme se tomu věnovat na výborech. Budeme to diskutovat. Pan Hamáček je poslanec, který tady byl i v minulém volebním období, teď je vicepremiér, ale předtím jako poslanec, takže si i pamatuje, že podobné návrhy měl pan ministr vnitra Chovanec a tato Sněmovna tyto návrhy nepodpořila. Takže znova máme obavy a chceme s vámi diskutovat o tom, jestli se tam vypořádaly všechny ty argumenty, které tady zaznívaly, když se ten návrh projednával už jednou. Vy vlastně zkoušíte stejný návrh předkládat podruhé. To není pravda. Poslanecká sněmovna, kde vy jste měli většinu, se naprosto legitimně rozhodla, že nechce jít touto cestou. A teď to předkládáte znova. Tak pochopte naše obavy.

Děkuji.

Dám příklad. Jestliže spadne vozidlo do rybníka na návsi, přijedou hasiči, vozidlo vytáhnou, nevznikne škoda třetí osobě, tak to hasiči udělají za nulu, protože nedostanou od pojišťovny ani korunu.

Děkuji vám. Pan poslanec Ondráček do obecné rozpravy. Děkuji, pane předsedo.

A ty sporné věci jsem zkonzultoval.

Ale to jsou věci... A jsou to malichernosti. Takže akceptuji to, že bylo stanoveno veto, nebo bylo vysloveno veto pro projednání podle devadesátky. Dovolím si tedy navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání. Po dohodě s předkladatelem panem poslancem Hamáčkem, ale i po projednání s předsedou výboru pro bezpečnost navrhuji zkrácení lhůty na 10 dní, abychom to mohli projednat už příští týden ve čtvrtek na výboru pro bezpečnost, tím pádem jsme schopni to ve druhém čtení zařadit na červencovou schůzi. A pak se samozřejmě uvidí.